Pan ministr ve svém úvodním slově řekl, že ten návrh zákona přináší pravidla pro výpočet odkupného. Ale to není pravda. Ten návrh zákona zatím přináší pravidla pro rozložení odměny. Takže pane ministře, to je úplně něco jiného.

Doposud říkal: Když je to návrh poslance ANO, tak je to dobře. Když je to pozměňující návrh koaličního poslance, s kterým nesouhlasím, tak je to útok na koalici, což mě je osobně úplně jedno. A vrcholem všeho je, když je opoziční návrh, a nedej bože, aby ho někdo podpořil.

Aby se zkusil podívat. V čem spočívá ten jiný přístup než dosavadní návrhy na regulaci? Spočívá v tom, že stanovuje výši odkupného.

A nyní zkusím tento návrh trochu podrobněji odůvodnit.

Taky v tomto paragrafu navrhuji mírnou změnu, kterou pak zdůvodním. To znamená, že i v tomto ohledu platí, že z obecného požadavku maximální ochrany spotřebitele nelze dovodit požadavek na cenovou regulaci ve vztahu mezi dvěma obchodními nebo profesionálními podnikatelskými subjekty.

Regulace provizí je v tom případě redundantní, neboli chceteli, ať používám česká slova, zbytečná, neboť jsouli redukovány samotné pořizovací náklady, je dosaženo toho cíle úpravy, tedy eliminace situace, kdy je zákazníkovi vyplaceno nízké či nulové odkupné.

Kdo chcete, pak si ten graf můžete prohlídnout ve sněmovním dokumentu, v kterém je ten pozměňující návrh předložen.

A právě z tohoto důvodu by měla úprava sledovat primárně regulaci vztahu mezi pojišťovnou a spotřebitelem, jeli záměrem vůbec do této oblasti zasahovat, a nikoliv regulovat a upravovat zákonem obchodní vztah mezi pojišťovnou a zprostředkovatelem.

Ale i tak je to navržené řešení, které tady zdůvodňuji a předkládám z pohledu tržních vztahů vyváženější a efektivnější než předkladatelem navržená regulace získatelských provizí.

Ještě jednou žádám pana ministra financí on mě sice celou dobu neposlouchá, ale snad si jeho spolupracovníci přečtou stenozáznam žádám o to, aby tento návrh posuzovali podle obsahu, a ne podle toho, že to přednesl opoziční poslanec. Děkuji za profesionální odpovědné posouzení tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji a prosím pana poslance Šincla. Pane předsedo, děkuji. Chtěl bych ocenit vystoupení mého předřečníka.

Opravdu to oceňuji.

Ono kdyby si to někdo přečetl, tak se tam dozví, že navrhovatel tohoto scvrknutého zákona o dvanácti stranách je Ministerstvo financí, které tady reprezentuje pan ministr financí. To jenom jako abychom si ujasnili, kdo je předkladatel a že ten, kdo to předkládá, není a to je vzkaz pro pojišťovací zprostředkovatele celé České republiky že to nejsem opravdu já, ale je to tedy pan ministr financí Andrej Babiš. Chtěl bych tedy ještě sdělit, že jako zpravodaj jsem se snažil vždy držet věcného tématu, ale existuje pár otázek, které si dle mého názoru je dobré vysvětlit, a proto jsem se přihlásil jako obyčejný poslanec do obecné rozpravy. Jak jsem již hlavně tedy vážení poslanci, myslím tím vážené poslance hnutí ANO.

Proč o tom mluvím?

Kvůli kterému neváhal zjišťovat informace o mé rodině a jejích majetkových poměrech.